Prosím, aby zaujali místa u stolku zpravodajů ministr dopravy pan Antonín Prachař a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Martin Kolovratník. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 182/3.

Otevírám rozpravu. Mám zde s přednostním právem přihlášeného pana poslance Stanjuru. Děkuji za slovo. Pokusím se vás přesvědčit, abyste nepodpořili vládní návrh, který tento problém prostě nevyřeší.

On se tomu brání.

Náš návrh v alternativě buď stanovuje pevně cenu, nebo se vrací do stavu, kdy se vyplácela cena v místě a čase obvyklá.